Jsem přesvědčen, že jste si toho vědomi. Jestli jste chtěli právní čistotu a nevystavovat tuto republiku riziku, že Ústavní soud rozhodne, že tento nouzový stav je vyhlášen v rozporu s Ústavou, a poté vznikne ještě další právní zmatek a spousta kompenzací, které bude muset stát vyplatit díky vaší neschopnosti a neochotě respektovat právo, tak místo toho přicházíte s tím, abyste tento nouzový stav ještě prodloužili.

K tomu nepotřebujete dnešní hlasování. Na tohleto chci od vás odpověď. To je naprosto klíčová otázka směrem k vládě a k vám. Já jsem přesvědčen, že jediné, čeho chcete dosáhnout, a co jste ve svém projevu říkal, že půjdete a vysvětlíte našim občanům to, že vás v tom ty strany nechaly, že není jejich zájem starat se o zdraví a životy. A já vám zde říkám, že to je lež. To je vaše alibistické chování, které potřebujete dostat do svého agrofertního tisku, abyste manipuloval veřejnost. Protože věřte, že nám záleží na tom, aby český národ tuto krizi překonal, abychom ochránili občany a poskytli jim dostatek kvalitní a zdravotní péče. To, co zde předvádíte, je projevem politikaření a vaší politické zbabělosti. Styďte se, pane premiére!

Takže vy s přednostním právem, pane předsedo, ještě neomezeně.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Protože z úst Lubomíra Volného tady ani v jedné debatě nezazněl jeho osobní neodborný názor. Zaznívaly pouze názory těchto citovaných osobností a profesionálů v oboru. Přes veškeré opoziční hrátky a snahu vykroutit se z toho, že opozice schválila pandemický zákon a že i opozice chce, aby tady byl nouzový zákon, a napomáhá k tomu vládě, tak toto hlasování o okamžitém ukončení nouzového stavu ukáže vaši skutečnou pozici. My opět navrhujeme cílená opatření a já doufám, že pan premiér bude natolik chytrý, aby nám je ukradl. Navrhujeme, aby těch 184 miliard, které minimálně půjdou letos zase na reparace nebo na náhradu podnikatelům, se daly jako vrtulníkové peníze, rozdaly všem lidem ohrožené skupiny.

Také bych chtěl konečně odpověď jak od pana premiéra, tak od opozice. Jak to, že vám nevadí, že tady někdo získává 25 miliard, 75 % z toho možná premiér, jak to, že vám to nevadí? Jak to, že se tady ptám jenom já na to, že pan premiér je možná ve střetu zájmu za desítky miliard korun, ne za 50 milionů? Kdy mi pan premiér odpoví a řekne jasně: Není to pravda? On to nemůže říct. Nemůže to říct, protože to pravda možná je a protože na to možná vyšetřovací komise COVID19 přijde?

Všechny tyto informace dostanete, abyste se nemohli vymlouvat, že jste to nevěděli. Minimálně ministr zdravotnictví má povinnost toto znát. Každá tato studie ukazuje mimořádný konzistentní a kontrolovatelný pozitivní efekt ve smyslu snižování přenosu nákazy, snižování potřeby hospitalizace a radikálního snížení úmrtí.